O rejstříku už tady řeč byla, to už komentovat nechci. Stejně tak o Národní radě pro sport již bylo řečeno leccos.

My máme za to, že ideální by bylo takové zastoupení organizací, aby tam byli především ti zástupci, kteří zajišťují právě sport pro všechny. Nepřehlédnutelná je v novele také teze o tom, že kraje a obce mají nově zpracovávat plán rozvoje sportu a kraji a obcích a zajišťovat jeho provádění. Nicméně v návrhu není v podstatě ani slovo o prostředcích na tuto činnost, a proto se trošku obáváme, aby to nezůstalo pouze na papíře. Upozornil bych na to, že v připomínkovém řízení byla shoda na tom, že tento plán rozvoje sportu se bude týkat pouze obcí s rozšířenou působností, což my doporučujeme, ovšem nestalo se tak možná díky tomu, že byl tento materiál z vlády nejdříve stažen a poté již nebyl znovu připomínkován. Na závěr bych chtěl v každém případě paní ministryni uklidnit, klub KDUČSL tuto novelu podpoří. Děkuji za pozornost.

Jsem proto rád, že je zde přítomen ministr zdravotnictví.

Za tímto úspěchem je samozřejmě vidět veliká práce především dobrovolných pracovníků v tělovýchově, kantorů a rodičů.

Chtěl bych zdůraznit, že sportovní činnost by zásadně měla ovlivňovat především mladé lidi. Sport u mládeže má mimořádný výchovný, vzdělávací a především preventivně zdravotní účinek. Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid!

Já vás prosím o klid!

Rovněž Ministerstvo zdravotnictví musí díky této změně zákona zohlednit zdravotní prospěšnost sportu a podílet se na jeho financování v rámci prevence chorob a úrazů. V tomto návrhu zákona mi ale chybí spoluúčast všech pojišťoven, nejen těch zdravotních, které by se měly z kapitol zábrany škod podílet na financování sportu, aby zabránily případné invaliditě, utonutí atd.

Domnívám se, že by tato problematika mohla být řešena i pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu.

Tím obce a města splní povinnost poskytnout sportoviště občanům, především pak mládeži.

Děkuji za pozornost. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím, máte slovo.

Především bych chtěla říci, že novela zákona o podpoře sportu je první legislativní krok v této oblasti po dlouhých letech.

Věřím, že zákon o sportu, až bude projednáván, bude mít co nejpříznivější jazyk ke svým adresátům.

Co se týká dalších připomínek, tak v případě rejstříku bych jenom uvedla, že rejstřík je sice informačním systémem, ale není to veřejný rejstřík.